Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom uvedu, že ve druhém čtení k návrhu zákona nebyl podán žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí a garanční výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh zákona. Takže nám, pane místopředsedo, zbývá po rozpravě hlasovat o zákoně jako celku. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. A prosím znovu sněmovnu o klid. Pane předsedo, počkejte ještě chviličku. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, znovu žádám, abyste případné diskuse o jiném tématu, než je předmětem jednání, vedli pouze v předsálí. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsem překvapen, že při tomto návrhu zákona, který má bezesporu zahraničněpolitický dopad, není přítomen ministr zahraničí.

Mě to skutečně zajímá a myslím, že to je informace, která by měla zajímat nás všechny. Není skutečně vinou nás, opozice, že tady pan ministr zahraničí není. Určitě mohl předpokládat i z té veřejné debaty, která se kolem tohoto návrhu zákona vede, že tyto otázky tady klást budeme buď my, nebo někdo jiný, a já jsem si myslel, že bude tady a zkusí nám na ně odpovědět, abychom věděli před závěrečným hlasováním o tom, zda vůbec, a pokud ano, jak se na tento návrh zákona, opakuji, tváří náš strategický spojenec. Děkuji. Je to procedurální návrh.